Byli jsme bohužel svědky toho, kdy kvůli korunovým položkám stát šikanoval podnikatele, šikanoval obchodníky, šikanoval ty, kteří se snažili léta a léta poctivě podnikat.

Zároveň chceme jasně ukázat, že znovuzavedení EET by v tuto chvíli bylo nepochybně krokem úplně špatným směrem, nebylo by podložené ani ekonomicky, protože je možné zaznamenat prudké zvýšení podílu bezhotovostních plateb.

Je to zároveň jasný způsob, jak má možnost i každý obchodník zjednodušit svoje podnikání v podobě bezhotovostních plateb, a samozřejmě je to významný pozitivní krok i ve vztahu ke všem spotřebitelům, ve vztahu ke všem, kteří služby podnikatelů využívají.

Naše odpověď je jednoznačná: chceme opravdu vytvořit prostředí, které podnikatele nebude šikanovat, chceme vytvořit prostředí, které jim naopak bude vytvářet vhodné podmínky pro to, aby mohli podnikat. Chceme definitivně zrušit EET, které navíc v těch dalších etapách, třetí a čtvrté, nenaběhlo. Děkuji mnohokrát za pozornost při stručném uvedení druhého čtení našeho návrhu zákona. S tou pozorností to bylo horší, ale přesto děkuji za úvodní slovo panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 177/1.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Než sdělím, jak proběhlo jednání v našem rozpočtovém garančním výboru, tak bych chtěl jenom zdůraznit to, co tady říkal pan ministr. Velká část veřejnosti totiž žije v mylném domnění, že EET je již definitivně zrušeno, ale ono tomu tak není. Fakticky je elektronická evidence tržeb pouze odložena do konce tohoto roku.

Takto by to bylo dnes podle platného zákona, pokud bychom tento vládní návrh nepřijali.

Nicméně žádný pozměňovací návrh na rozpočtovém výboru nezazněl, proto o žádném rozpočtový výbor nerozhodoval.